Prosím, máte slovo.

Takže pánové, nehrajte teď na schovávanou. Ta zodpovědnost jde jednoznačně za vámi, a vy se teď snažíte pomocí této legislativní zkratky, pomocí zneužití stavu legislativní nouze, na který opravdu není čas tady, a je potřeba, sami to říkáte, tyto věci projednávat i s opozicí a najít tu shodu.

Děkuji, pane poslanče. Dobré odpoledne.

Oni se na to nemohli koukat, kam to vedete, tak normálně skončili. Ty stavy se nedoplní. Víte, co to udělalo u hasičů, u policistů?

Prosím, máte slovo.

Byl to návrh na zavedení výchovného, podpořila tato Sněmovna napříč.

Je to krok, který se odehrál, který výrazným způsobem posiluje tu sociální situaci především právě u žen, které statisticky měly výrazně nižší důchody.

Prosím pěkně, nedávejte tady některé informace záměrně, které stavíte zase negativně vůči krokům této vlády. Děkuji, pane ministře. Jenom doplním svého ctěného kolegu, pana poslance Pražáka, vaším prostřednictvím, poněvadž úplně stejný exodus za ministrování pana ministra Jurečky se udál a bude nadále udávat například na úřadech práce, kde už někteří skutečně dál nemůžou a raději si hledají jiné místo, anebo dokonce tady v této době si berou nemocenskou. Vždyť přece relevantním výpočtem pro valorizace důchodů je index spotřebitelských cen. Ten se liší úplně jinak pro domácnosti, ale úplně jinak je počítán také pro starobní důchodce.

A vy tady v tuto chvíli samozřejmě těmi různými čísly, ekonomickými věcmi se snažíte zmást občany České republiky. A já to tady uvedu na pravou míru. Jediné, co tady v tuto chvíli teď řešíme, je, že chce tato vláda po legitimním očekávání starobních důchodců změnit velmi problematicky novelu zákona o mimořádných valorizacích, a to na druhou velmi problematickým způsobem, a to legislativním stavem nouze.

Děkuji, pane poslanče. Já bych si dovolila zareagovat vaším prostřednictvím na pana ministra práce sociálních věcí ohledně toho, jak se tady chlubil, že snížili počty úředníků o 13 %, nebo že jste dodrželi, došlo ke snížení.

A pojďme se podívat, jak to dopadlo na ministerstvech. Tam došlo k navýšení o 85 míst, to je těch 85 politických náměstků nebo čeho.

Takže vůbec s žádnou úsporou jste nepřišli, a především jste si navýšili svá místa, služební místa. Těch 30 poradců ministra zdravotnictví, 12 poradců ministra vnitra, nevím, kolik jich máte.

To jsou samozřejmě služební místa jiná. A znovu bych chtěla vyzvat, projednáváme tady potvrzení trvání stavu legislativní nouze. Já jsem tedy přesvědčená o tom, že jsme v bodě, a chtěla bych se znovu zeptat kde je ministr pro legislativu? Děkuji, paní poslankyně.

Prosím, máte slovo.